Proto bych vám nyní chtěl představit svoje čtyři návrhy. První návrh je návrh na zamítnutí návrhu zákona ve třetím čtení. To je myslím správně takto řečeno. Budeme tedy ve třetím čtení podle mého návrhu hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. A pak předkládám tři pozměňovací návrhy.

Pokud tedy bychom zákon propustili dál do třetího čtení, pak tedy chci aspoň trochu zmírnit tu velikou moc, kterou dává ekologům tento zákon.

Proto navrhuji odstavec 7 vypustit a přečíslovat následující odstavce. Děkuji tedy za pozornost. Ještě podotknu, že ten poslední, třetí návrh má číslo 1812, a již avizuji, že se k těm třem návrhům v podrobné rozpravě přihlásím, případně zopakuji návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Děkuji za slovo.

Podle předložené legislativy se to týká ochrany pouze druhů, které jsou chráněny z hlediska evropského práva. Já jsem ho rozšířila i na ty chráněné druhy, které jsou vyjmenovány v našem zákonu o ochraně přírody a krajiny, protože si myslím, že tak ten zákon bude fungovat šířeji. A vlastně proč by neměl chránit i ty druhy, které chráníme i my tady v České republice podle našich zákonů? Není to běžná ochrana, kterou chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Druhý pozměňovací návrh jsem zaměřila naopak na větší ochranu půdy.

Prostě i takovéto poškození je velmi negativní a má potom vliv na produkci, která na půdě je realizovaná. Takže já bych byla ráda, kdyby tento pozměňovací návrh, který se týká kvality půdy, byl přijat. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. To byl poslední písemně přihlášený řečník. Nemám v tuto chvíli žádných faktických poznámek ani nevidím žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele a zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Dobře. V tom případě nezazněly žádné návrhy, které by měly být hlasovány po obecné rozpravě.

Jenom ještě krátce ke zdůvodnění podotknu, že směrnice říká, že příslušné nevládní organizace musí splňovat všechny požadavky vnitrostátního práva, aby jejich zájem byl považován za dostatečný.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy a v tuto chvíli nevidím žádných dalších přihlášek, takže končím i podrobnou rozpravu. Nebo nemá?